Ano, rozumím tomu požadavku, aby se o usnesení, které navrhl pan poslanec Benešík, hlasoval rozděleně bod 1 až 6 a bod 7. To určitě můžeme udělat. Hlásí se ještě prosím někdo do podrobné rozpravy? Ne, do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Nicméně než přistoupíme k hlasování, je zde za poslanecký klub KDUČSL s přednostním právem požadavek, aby vystoupil pan poslanec Benešík. Děkuji za slovo.